Faktická poznámka, pan poslanec Luzar.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hluboce se vám omlouvám, ale už jsem to nevydržel.

Ale důchody, kdyby to bylo ode dneška do budoucna, bych možná i chápal vaše vyjádření, byť je to zvrhlé, ale ony nerostly už 30 let.

Všude rostou náklady, ale na důchody se jaksi zapomíná, a tito lidé již mnohdy nemají, jak si přivydělat. Mysleme také na to, že také chtějí důstojně žít, ne jen podnikatelé, ale i důchodci. Přibylo faktických poznámek.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, mně to nedá, já teď musím krátce zareagovat, poté se přihlásím řádně do rozpravy.

Máme tam návrhy, které se týkají vdov a vdovců.

Děkuji. Děkuji vám, další faktická poznámka.

Děkuji, pane předsedo.

Zanesou ještě mnohem větší nerovnost a nespravedlnost do naší společnosti a to si myslím nikdo z nás nepřeje.

Děkuji. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedo.

Podívejte se, pane kolego, na výsledky hlasování. Faktická poznámka, pan poslanec Luzar, poté faktická poznámka, pan poslanec Brázdil.

Bohužel, taková je pravda.

Pěkný pátek, dámy a pánové, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já vás tady chci moc poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh pod písmenem G, ve kterém se předkladatelé snaží vyřešit nebo srovnat podmínky do předčasného odchodu do důchodu. Je to napříč, nemá to politikum.

Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Chápu, že se to zástupcům komunistické strany složitě vysvětluje.

Komunisté podpořili zákon jako celek, minimálně část vašeho klubu.

Tak se znovu zamyslete nad těmi návrhy, které tady předkládáme.